Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 922/5. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Pan senátor už jde, dobrý den. Poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům nejprve vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Děkuji. Máte slovo, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacím návrhem týkajícím se zákona o rozpočtovém určení daní.

Prosím, máte slovo.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.